Byl to vůbec první relevantní krok informování odborné veřejnosti. Na jeho úroveň panovaly rozdílné názory, nicméně kladně byl hodnocen už samotný fakt, že MPO zahájilo diskusi.

To se ale teď ministerstvo snad snaží napravit. Určitým problémem je, že odborná veřejnost není konsolidovaná.

Díky tomu je složité hovořit o dlouhodobé a kvalitní opozici vůči vládním návrhům. V odborné veřejnosti jsem zaznamenal hlasy, že po diskusi o realizaci NAP SG by měly být zapojeny i další neenergetické subjekty, zejména společnosti IT, protože propojení energetických a digitálních technologií dále se zástupci municipalit, Svazu průmyslu a obchodu je nanejvýš potřebné. Za třinácté si dovolím učinit ještě poznámku, která se týká samotné odpovědi předsedy vlády.

Když jsem si prostudoval teď odskočím od toho samotného tématu volební program jednotlivých politických stran, s hrůzou zjišťuji, že se to tam téměř nevyskytuje.

Přitom například na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického existují příspěvky, které bychom mohli dobře využít. Ale prostě se vláda České republiky rozhodla, že to sice bude pro všechny Evropany, ale budeme na jejím konci.

Ale to neznamená nebo spíše znamená, že dojde ke stejnému stavu, jak se stalo v rámci výše zmiňovaného pilotního projektu ČEZ i v minulých letech.

A znamená to tedy, že dokončení pilotního projektu se nebude v ČR v oblasti chytrého měření vůbec nic dít? Na to bychom si měli odpovědět, respektive odpovídat občanům, kteří se nás na to ptají.

Ale existuje tu obava, že pokud mají práce na novém ekonomickém posouzení být jen interním, které by sloužilo pro vlastní potřebu České republiky, začít alespoň letos, bude nemožné získat z připravovaných pilotních projektů jakoukoliv relevantní informaci.

Nerad bych dále zdržoval. Vím, že by nic jiného nezbylo při nepřítomnosti pana předsedy vlády než uvést alespoň ty nejzákladnější výhrady, které jsem měl k samotné odpovědi na svou interpelaci. Vím, že žádnou odpověď asi nedostanu, možná předseda vlády využije třicetidenní lhůty, aby mi na mé vystoupení, já mu ten svůj komentář poskytnu písemně, odpověděl do třiceti dnů, ale to už se Poslanecká sněmovna v té době nesejde a nezbývá nám než se tím zabývat po volbách znovu. Děkuji vám. Já vám děkuji, pane místopředsedo.

Dále pro záznam uvádím, že pan poslanec Ladislav Okleštěk hlasuje s náhradní kartou číslo 77. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, podívejte se, prosím, na lavice za mnou, tedy na lavice vlády České republiky. Když se podíváte na ta prázdná místa, tak to nám dává vláda České republiky na vědomí, co si myslí o parlamentní demokracii, co si myslí o Sněmovně a co si myslí o přístupu k tomu, jak má plnit své úkoly. Nemusím nikomu připomínat, že vláda České republiky se zodpovídá Sněmovně. To, kdy se zodpovídá Sněmovně, je zejména v době interpelací, to znamená tehdy, kdy mohou interpelovaní ministři zodpovídat dotazy poslanců a odpovídat na jejich připomínky. Účast ministrů vlády České republiky hnutí ANO, ČSSD a strany lidové v tomto volebním období byla naprosto tragická. Dnes ovšem dostoupila vrcholu. Přítomných je nula ministrů! Upozorňuji nula ministrů. A tohleto snad tady ještě historicky ani nebylo. Já chápu, že je celá řada omluv, které jsou skutečně akceptovatelné. Jsou to omluvy zejména z důvodu zahraničních cest, ale pokud se ministr omlouvá z pracovních důvodů, tak bych chtěl upozornit dotyčné ministry, že jejich práce je dnes tady v této lavici. Já bych chtěl tímto požádat vedení Poslanecké sněmovny, respektive pana předsedu Poslanecké sněmovny Hamáčka, aby ještě, i když si uvědomuji, že je konec volebního období, tak aby ještě se pokusil zjednat nápravu.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane předsedo.